Děkuji. Prosím pana ministra o odpovědi.

Takže jsme k žádnému nepřistoupili z tohoto důvodu. Co se týče probíhající soutěže, tak ta soutěž proběhla.

Děkuji. Tím tato interpelace končí.

Děkuji za slovo, vážené dámy, pánové, vážený pane ministře, v prvé řadě vám chci poděkovat za odvahu. Odvahu, že jste se pokusil zprostit funkce soudkyni. O to víc jsem překvapen rozhodnutím Nejvyššího správního soudu, který nereagoval v intencích vašeho návrhu, a nejenom vašeho návrhu, ale i pana doktora Šámala, který navrhl totéž. V textu, který jsem si měl možnost přečíst, se hovoří, a nechci přímo citovat, ale hovoří o tom, že situace byla těžká, protože jsme nemohli používat např. odposlechy z mobilních telefonů. Jinými slovy, v této trestní kauze, která momentálně byla řešena, existují přímé důkazy, které akorát nejdou použít. Jednou už, jestli se nepletu, soud rozhodl o tom, že byť jsou přímé důkazy a obhajoba namítá, že nemohou být použity, přesto je připustil. Jinými slovy, mířím třeba k panu Rathovi, který podobnou obhajobu využíval. Samozřejmě tresty soudců, nebo jak to nazvat, prohřešky soudců zatím řeší Nejvyšší správní soud. Děkuji za odpověď. Také děkuji. Prosím pana ministra o odpověď.

Na druhou stranu zase musím říci, že od toho je to soud, aby ne vždycky vyhověl těm návrhům. Takže zase to nepovažuji v tomto za něco skandálního.

Jako by trochu zapomínal na to, že ti soudci a exekutoři dostávají do svých rukou jiné občany, a pokud takto unikne spravedlivému trestu špatný soudce nebo špatný exekutor, tak se to potom projeví na poškozování práv mnoha jiných.

A je to jednostupňové řízení.

Také děkuji. Prosím o otázku. Jenom krátkou otázku.

Děkuji.

Ale řekněme ideově tohle už je takto zafixováno, takže v tomto můžete toho nástupce cvičit. Také děkuji. Připraví se pan poslanec Adamec. Děkuji za slovo. Vážený nepřítomný pane ministře, situace na trhu práce je velmi příznivá pro ty, kdo práci hledají, nicméně osob, které by mohly či chtěly pracovat, je pomálu, resp. nejsou vůbec. Proto se mnoho firem obrací na cizince, aby doplnili stavy zaměstnanců, po nichž firmy zoufale, a zdůrazňuji, opravdu zoufale volají.

Jeden příklad. Máme konec května a zahraniční zaměstnanci pro určitou firmu prošli pohovory již v dubnu. Ale firma na ně stále čeká. Mám na vás, pane ministře, dotaz a také prosbu, zda by nebylo možné vyjít firmám vstříc a udělit cizincům co nejdříve povolení, samozřejmě pokud mají všechny náležitosti v pořádku, a vyřídit to co nejdřív, aby firmy nepřicházely o zakázky a mohly tak zaplnit volná pracovní místa. Děkuji za odpověď. Děkuji za krátkou otázku.

Připraví se pan poslance Jelínek.